Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 31. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Než přistoupíme k projednávání bodů programu mám zde přihlášku pana poslance Votavy a potom pana místopředsedy Gazdíka. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, přeji vám všem dobré ráno.

Děkuji za pochopení. Děkuji. Hezké dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Včera v pozdních večerních hodinách jsme bohužel již nestihli projednat pevně zařazený bod č. 120, což je zákon o zemědělském půdním fondu, který momentálně působí velmi zásadní sociální obtíže rodinám, které chtějí stavět domy.

Jsou to mnohdy tragické příběhy. Na organizačním výboru i vládní koalice souhlasila se zařazením tohoto bodu. Včera se to bohužel nestihlo.

Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Ráda bych požádala o pevné zařazení bodu 123, což je novela zákona o střetu zájmů Kanceláře prezidenta republiky a týká se v podstatě pana kancléře Mynáře s tím, že bychom mu umožnili podání jeho čestného prohlášení. Jak jsem zaznamenala vyjádření některých členů vlády, dívají se na tuto novelu pozitivně.

Děkuji. Dále k programu schůze pan předseda Černoch.

Je to fungování vedení Energetického regulačního úřadu.

Rád bych poté navrhl i sloučení rozpravy o obou bodech, abychom mohli odpovědně posoudit, který zákon problematiku bude řešit. Děkuji. K pořadu schůze žádné další přihlášky nevidím, takže budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. A poslední návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.